Ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana předsedy vlády. Kdo je proti? Hlasování číslo 109, přihlášeno je 139 poslanců, pro 43, proti 21. Tento návrh přijat nebyl. Budeme tedy pokračovat v projednávání. Nevidím... Prosím.

Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, po záplavě ideologie, kterou jsme tady měli, bych se vrátil jako technicky orientovaný člověk k faktům.

Takže si můžeme uvědomit jednu věc, že politické zákony, jako byl lex Búšehr, v podstatě jenom uvolňují prostor pro konkurenční podniky. A my jsme byli zvoleni proto, abychom hájili zájmy českých firem, českých občanů, českých lidí, kteří pracují. Proto navrhuji, abychom postoupili tento zákon k diskusi zahraničnímu výboru a výboru pro evropské záležitosti, abychom otevřeli důkladnou a precizní diskusi o všech konsekvencích, které tento zákon a jeho případné zrušení může přinést. Děkuji vám. Děkuji panu poslanci za jeho příspěvek. Vyvolal faktickou poznámku pana předsedy Kalouska. Prosím, máte slovo.

Děkuji pěkně.

Já prostě nejsem schopen pochopit to neutrální stanovisko vlády.